Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vaši interpelaci, pane poslanče, obdržíte odpověď písemně.

Já vám děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Děkuji vám za vaši odpověď. Děkuji za vaši interpelaci, obdržíte odpověď písemně do 30 dnů.

Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský se svou interpelací. Další interpelující je rovněž omluven, upozorňuji. Prosím, pane poslanče. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Při posledních interpelacích jste popřel, že by vaše ministerstvo připravovalo zákon o dezinformacích, ale já mám informace, že na tomto zákoně pracuje Ministerstvo vnitra. Mohl byste tento rozpor uvést na pravou míru? Jistě jako vláda koordinujete v této stejně jako v jiných věcech svůj postup.